Musím říci, že Spojené státy ocenily fakt, že Česká republika dodává munici do Iráku, a to kurdským bojovníkům a také irácké vládní armádě. Náš příspěvek rozhodně není zanedbatelný. My jsme už dodali jednu dodávku munice v loňském roce, další dodávka je v letošním roce připravena k transportu a v tuto chvíli Ministerstvo obrany zvažuje možnost, že bychom dodali bojovníkům proti Islámskému státu do Iráku pravděpodobně naše samopaly, tzn. byla by to řekněme třetí forma pomoci, kterou bychom v krátkém čase poskytli.

Irák má zájem o to, abychom se podíleli na školení jejich policistů, čili i tato složka naší pomoci je vnímána pozitivně. A koneckonců je tady ještě třetí forma pomoci. Česká republika se intenzivněji zapojila do ochrany vzdušného prostoru těch zemí NATO, které nemají vlastní nadzvukové letectvo, a nahrazujeme při ochraně vzdušného prostoru země, které přímo zasahují na Blízkém východě při náletech proti Islámskému státu.

To druhé setkání bylo také velmi důležité. Jsem rád, že jsem mohl informovat o tom, že Česká republika poté, kdy byla v minulých letech v této věci hodně pasivní, je připravena se do misí OSN vrátit.

A já pevně věřím, že návrat do misí OSN bude také pozitivní zprávou o České republice. Děkuji, pane premiére. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. To ani nebude doplňující otázka.

Nepotřebuji odpověď. Pan premiér tedy nebude doplňovat svou odpověď.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážené kolegyně, kolegové, kapitulace vaší vlády v Bruselu byla stejně tak hanebná jako předvídatelná. To, že diktát Bruselu vůči naší republice přesáhl všechny meze, bylo jasné již před časem.

Občané této země by měli mít právo rozhodnout o naší budoucnosti, o tom, zda se staneme multikulturní provincií Bruselu, anebo zda si zachováme svou vlastní identitu, zda chceme ochránit naši státnost a svobodu před bruselským o nás bez nás a invazí ilegálních imigrantů. Protože se vaše vláda a vaši poslanci postavili proti svobodě volby českých občanů a protože jste opakovaně hlasovali proti tomuto referendu, spustilo hnutí SPD před několika dny petici za referendum o vystoupení z Evropské unie. Tuto petici již podepsalo mnoho desítek tisíc občanů. Proto vás, pane premiére, tady žádám, abyste na její znění reagoval.

Po tomto násilí k právům naší země bude následovat útok na demokratická práva a svobodu občanů. Je dnes zřejmé, že probíhá cílená destrukce českého státu. Politické hnutí SPD již třikrát prosazovalo v Parlamentu České republiky přijetí ústavního zákona o referendu o vystoupení z Evropské unie. Dobře, děkuji. Doplním v další části.

Pan premiér jistě odpoví, ale požádám ho o strpení, než přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny.

Tolik tedy další omluvy z dnešního odpoledního jednání. Na položenou otázku může pan premiér nyní odpovědět.

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si nemyslím, že by docházelo k nějaké destrukci státu. My se snažíme, abychom zlepšili fungování veřejných služeb, aby se lidé mohli spolehnout na policii, aby tady fungovalo stabilně zdravotnictví, aby se zlepšovaly sociální služby. Já myslím, když se zeptáte občanů, tak vám těžko mohou tvrdit, že by se stát v naší zemi rozpadal.

Nemyslím si, že bychom naše občany měli poškozovat tím, že budeme vystupovat z Evropské unie. Členství v Evropské unii nám dává velké možnosti pro hospodářskou a sociální stabilitu. Já nevím o tom, že by kromě Velké Británie v nějaké zemi Evropské unie byla vedena vážná diskuse o tom, že by měla vystoupit z Evropské unie.

Jak už jsem tady zmínil v jedné z interpelací, naše země je státem a byli jsme jím i za první republiky mezi válkami, státem, který byl hodně orientován na obchod, na export svého zboží a služeb. To, že jsme a máme možnost být součástí evropského trhu, výrazně zvýšilo možnosti našich firem vyrábět a zaměstnávat lidi. To, že jsme se stali součástí Evropské unie, tak podle všech dostupných analýz zvýšilo množství investic, které přicházejí do České republiky.

Ale chci zmínit ty klíčové faktory, které jsou důležité pro život našich lidí a pro kvalitu života našich lidí, a tím je podle mého názoru otázka zaměstnanosti, hospodářského růstu, sociálních standardů.